Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Moje stanovisko je neutrální.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Stanovisko nesouhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Stanovisko nesouhlasné.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh? B/17 pan poslanec Zahradník. Stanovisko nesouhlasné. Zahájil jsem hlasování číslo 211. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Stanovisko nesouhlasné. Zahájil jsem hlasování číslo 212. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Nyní máme variantně pozměňovací návrh, a to B19/1 až 19/3. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Zelienkové. Varianta číslo jedna tedy nesouhlasné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko je také nesouhlasné.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh? Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nesouhlas. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Je to pozměňovací návrh paní kolegyně Kovářové. Takže nejprve variantu číslo jedna B23/1. Nesouhlas.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Nesouhlas.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Druhá varianta B24/2. Nesouhlas.

Návrh nebyl přijat. Další návrh? B/25 kolegyně a kolegové Kovářová, Ženíšek a Bezecný. Nesouhlas.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.